Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Letos jsme byli opět svědky toho, že jsme tady často jednali ohledně navýšení financí v sociálních službách, které tam scházely, a tomu se chceme právě tím pozměňovacím návrhem vyhnout, aby v příštím roce sociální služby a poskytovatelé věděli, s jakými finančními prostředky budou hospodařit. Je to pro ně zásadní a klíčové.

Jenom bych možná připomněla, jaký je plat pracovníka v sociálních službách 23 až 25 tis., sociálního pracovníka, který má vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, kolem 28 tis., přičemž průměrná mzda je 34 105 korun.

Zároveň navrhujeme snížení výdajů kapitoly 313

Dále navrhujeme snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli dávky státní sociální podpory a pěstounské péče o částku 300 mil. korun.

Děkuji za podporu.

Děkuji za podporu.

Dámy a pánové, pěkný večer. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Chtěl bych se zde přihlásit ke čtyřem pozměňujícím návrhům.

První návrh obsahuje možnost zvýšit výdaje v kapitole 304 Úřad vlády České republiky v průřezovém ukazateli program protidrogové politiky o částku 35 mil. Účelem přesunutých finančních prostředků je zajištění fungování prevence a péče v oblasti protidrogové politiky alespoň na úrovni letošního roku, se zohledněním již letošního nežádoucího poklesu výdajů na dotace na protidrogovou politiku z Ministerstva zdravotnictví.

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu a výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu zvyšuje za účelem výstavby nového ústředního registru. V ústředním registru se evidují oddělené utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty ostatních subjektů cizí moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň utajení.

Třetí návrh se týká Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a informační bezpečnost.

Navrhované opatření pokryje základní potřeby státu na zajištění potřebného rozvoje a bezpečného fungování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Poslední návrh se opět týká Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Navrhované změny mají za cíl narovnat neodůvodněné rozdíly v platech zaměstnanců NÚKIBu oproti zaměstnancům ve státní službě a dorovnat finanční prostředky potřebné na plánované změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a základní fungování úřadu. Vážené paní poslankyně, poslanci, paní ministryně, doufám, že tyto pozměňující návrhy dojdou u vás podpory, protože se to týká bezpečnosti České republiky. Děkuji. Děkuji panu poslanci Bartoškovi.